Pak přišel covid, ten proces se zastavil. Ta silná centrální odborná síla byla už v strategii vlády předchozí, to, že to nedoběhlo kvůli covidu, byla chyba.

A když tady zaznívalo nepřipravenost, neprojednanost.

Jednak k té věci, kterou vy jste zde zmínil, která hovořila, v čem to pomůže.

To skutečně nelze dělat per rezort na úrovni náměstků a jeden vládní zmocněnec, který to obíhá. Tady musí být knowhow na straně státu, které drží koncept a pomáhá ve věci architektury, ve věci řešení na jednotlivých rezortech ty věci migrovat.

Zbylo na konci šest rozporů, ale ten návrh na vládu šel taktéž vysvětlen, bez rozporu.

Hovoří o 300 milionech v nákladech navíc personálních, přičemž ale z toho 60 nebo 150 jde na vrub Národního plánu obnovy a zbytek jde na úkor státního rozpočtu, což já počítám, že bude asi 160 milionů. Proč to nemůžeme v daném roce určit?

A teď, když se bavíme o odkladu, je to připraveno na Ministerstvu vnitra ve spolupráci s dalšími subjekty. Je kampaň posilující a ty systémy, aby se to zvládlo. Proč jsem říkal, že jste se nedíval na tu poslední verzi, která šla na vládu tady třeba zaznělo vypořádání ROBu, tak je to ve staré verzi zákona, ROB se nepřesouvá. Nyní probíhá analýza tří velkých základních registrů včetně rozhodnutí o jejich budoucnosti s časováním, kdyby k těm postupným přesunům, pokud k nim bude docházet, došlo.

Je to harmonogram, který řeší personální věci, vstupní karty, mzdové prostředky. Toto všechno je v materiálech, ale asi nebudu překládat takovýhle štos v rámci důvodové zprávy. Je to věc, která jede přes asi pět rezortů a věci nebo instituce, které tímto nejsou dotčeny, nebyly v tom osloveny, neboť je to stejná služba, jakou v tuto chvíli mají třeba z centrálních registrů, akorát je poskytuje Ministerstvo vnitra.

Důvodová RIA je ve standardním, možná v nadstandardním rozsahu, a pokud vám chybí cokoliv, tak já vám, pokud v té dané části v této fázi realizace ty analýzy jsou, velmi rád vám takovéhle informace ještě poskytnu. Žádná nová razítka nevím, kde by tam vznikala ve věci přesunu stávajících agend, je to jedna k jedné. například hlavního architekta, který v tuto chvíli schvaluje ten projekt ve fázi, když jde ze záměru nebo pak jde do realizace.

Zúží se trh já si nemyslím, naopak, stát bude silnějším zadavatelem.

Poslední asi věc. Mě pobavil teď Blesk, který mi psal, co je na tom pravdy, že mezi Bartošem a Rakušanem už spolu komunikujete pouze pomocí dopisů.